Kontrola také ukázala, že v oblasti výkaznictví státu existují systémová rizika a že pro vykazování některých údajů nejsou stanovena jasná pravidla, což může ovlivnit podobu státního závěrečného účtu a účetní výkazy za celou Českou republiku. Jde o nesprávnosti v celkové výši za více než 108 miliard korun. Kontroloři také zjistili, že Ministerstvo financí nevytvořilo žádné účetní rezervy ani nesnížilo hodnotu některého majetku, což zkresluje údaje o stavu jeho majetku či faktických závazcích, a to až o desítky miliard korun. Reforma účetnictví státu z roku 2010 přitom po Ministerstvu financí požaduje, aby tyto kroky provádělo. Pokud resort tyto nedostatky nenapraví, nesprávnosti ovlivní sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vážený pane premiére, podle mého názoru jsou odhalené chyby na Ministerstvu financí velmi závažné, které nelze tolerovat, a to nejen z toho důvodu, že je garantem státního rozpočtu a transparentního rozdělování peněz daňových poplatníků. A to opravdu nechci hovořit o jeho dřívějších podnikatelských aktivitách, které dnes šetří orgány činné v trestním řízení. Proto se chci zeptat, jakým způsobem odstranilo Ministerstvo financí odhalené systémové chyby a zda se stejné chyby nevyskytují v závěrečném účtu Ministerstva financí za rok 2016. Děkuji za vaše odpovědi. Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zaměstnanci Ministerstva zemědělství uskutečnili v roce 2016 celkem 900 zahraničních služebních a pracovních cest v celkové výši 11,32 mil. Kč. Zajímalo by mě srovnání s ostatními ministerstvy, zdali opravdu téměř 900 zahraničních služebních cest na Ministerstvu zemědělství je adekvátní, jak to vypadá na ostatních ministerstvech, jestli náhodou se nám z Ministerstva zemědělství nestává Ministerstvo zahraničí nebo spíš ministerstvo v zahraničí. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane poslanče. Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Herbert Pavera a připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane premiére, přestože dnes chybíte, věřím, že mi brzy odpovíte. V pondělí 24. dubna byl v pořadu Reportéři ČT odvysílán příběh podnikatele Jaromíra Kryštofa, kterému neoprávněný zásad Finanční správy České republiky fakticky zlikvidoval fungující společnost a způsobil ztrátu zaměstnání nejen samotného majitele, ale rovněž všech zaměstnanců, kteří se takzvaně ze dne na den stali nezaměstnanými. V posledních týdnech a měsících se na mě obracejí další podnikatelé z Moravskoslezského kraje a stěžují si na zvůli tohoto státního orgánu, který jim bez předchozího upozornění zajišťovacím příkazem zablokuje i na několik let majetek. S absolutním zděšením jsem sledoval informace, že i přes rozhodnutí Nejvyššího správního soudu postupuje finanční správa podobným způsobem i v jiných případech. S ještě větší hrůzou jsem si vyslechl vyjádření generálního ředitele Finanční správy České republiky Martina Janečka. V každé firmě vidí bílého koně, v každém podnikateli vidí podezřelého či zloděje. Jak se postavíte k tomuto problému? Opravdu necháte finanční správu zlikvidovat české podnikatele? Vážený pane premiére, chtěl bych se vás zeptat, zda považujete za vhodné, aby v čele tak významné státní organizace, jako je Finanční správa České republiky, stál člověk, který zpochybňuje závěry Nejvyššího správního soudu? A není vám divné, že o některé takto postihované firmy pravděpodobně projevuje zájem i samotný ministr financí? Děkuji vám za odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně ve lhůtě třiceti dnů. Nyní pan poslanec Tomio Okamura. Připraví se pan poslanec Marek Černoch. Máte slovo.